Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, vážený pane ministře financí, kolegové, kolegyně. Já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a je evidován pod číslem 554.

Nejspíš nedopatřením. Myslím si, že to spíš někdo opomněl. To bych se divil, že by samotné vedení tohoto úřadu s tímto souhlasilo, protože oni by měli být ti první, kteří řeknou, že se má šetřit, a pokud jejich kolegové v kapitolách rozpočtového výboru mají sníženo o 2,5 %, určitě by nesouhlasili s tím, aby tam měli nulu.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Po konzultaci s Ministerstvem vnitra jsem předložil svůj pozměňovací návrh, číslo sněmovního dokumentu 501, ke kterému se tímto hlásím. Týká se přesunu položek mezi dvěma kapitolami státního rozpočtu a žádným způsobem nenavyšuje jeho deficit. Jedná se o částku 1,5 miliardy korun, kdy se tato částka na výdajové stránce všeobecné pokladní správy snižuje a přesouvá se do výdajů Ministerstva vnitra, jehož výdaje o tuto částku zvyšuje. Důvodem přesunu této částky je zřízení programu pomoci občanům Ukrajiny, který vznikl v souvislosti s útokem Ruské federace na Ukrajinu. Program pomoci občanům Ukrajiny zajišťuje základní formu pomoci osobám, které se nacházejí na území České republiky a které nemají možnost materiálního zabezpečení z vlastních nebo jiných prostředků. Jejím hlavním koordinátorem a poskytovatelem bude Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Vedle programu pomoci zaměřeného na zajištění základních životních potřeb bude účastníkům Ukrajiny poskytnuto oprávnění setrvat na území České republiky. Na asistenci při zajištění s tím spojených správních činností je nezbytná výpomoc na pracovištích odboru azylové a migrační politiky, na kterých jsou odbavováni cizinci, a to formou dohod konaných mimo pracovní poměr. Realizace programu si vyžádá náklady ve výši 1,5 miliardy korun. Nad rámec vlastní pomoci poskytované občanům Ukrajiny specifikované výše bude v souvislosti s příchodem občanů Ukrajiny postižených konfliktem nutné zajistit personální posílení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra pro účely zajištění realizace programu, zabezpečení smluvních lékařů, kteří budou poskytovat lékařské služby účastníkům programu, a výpomoc na pracovištích Ministerstva vnitra vyřizujících vydání dlouhodobých víz občanům Ukrajiny. Pro realizaci výše uvedených souvisejících opatření je nutné dočasně personálně posílit Ministerstvo vnitra osobami zaměstnanými na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Můj druhý pozměňovací návrh jde ruku v ruce se mnou podaným předchozím pozměňovacím návrhem, o kterém jsem mluvil před chvílí. Také tento návrh se týká pomoci obyvatelům Ukrajiny a byl konzultován s Ministerstvem vnitra. Pozměňovací návrh se týká přesunu částky 300 milionů korun z výdajové stránky všeobecné pokladní správy do rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 150 milionů korun a Ministerstva zahraničních věcí ve výši 150 milionů korun. Návrh žádným způsobem nenavyšuje rozpočtový deficit. Ministerstvo zahraničních věcí v součinnosti s Ministerstvem vnitra a humanitární pracovní skupinou krizového štábu Ministerstva zahraničních věcí a v návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady státu poskytne prostředky na řešení naléhavé situace Ukrajině v souhrnné výši 300 milionů korun. Ministerstvo vnitra poskytne pomoc obyvatelům Ukrajiny prostřednictvím svých dvou stálých programů stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a programu Pomoc na místě ve výši 150 milionů korun. Rozsah pomoci poskytované v rámci programu MEDEVAC bude zahrnovat přijetí obyvatel Ukrajiny, přičemž přijetím se rozumí zajištění výběru osob vhodných k převozu do České republiky, jejich transport, legalizace jejich pobytu v České republice, ubytování, zajištění stravy, základní materiální podpora a zdravotní ošetření zraněných. Maximální délka podpory poskytované v rámci programu MEDEVAC je po dobu potřeby poskytování zdravotní péče.

Děkuji za podporu mých návrhů. Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji.

V posledních týdnech jsme zde slyšeli mnoho návrhů, jak by se měla navýšit částka v rozpočtu v různých kapitolách, ovšem doposud se nikdo nezmínil o oblasti mládeže, kterou vnímám za velmi důležitou. Na území České republiky je mládež organizovaná v různých neziskových organizacích, které poskytují aktivity pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže.

Je také třeba říci, že o tyto děti se ve volném čase starají celoročně dobrovolníci, za což jim patří obrovský dík. Všechny tyto organizace pro svou činnost potřebují stovky kluboven a táborových základen, a to nejen pro své členy.